To je pravda. Když tam nic nemáme, tak si tam nic nekoupíme. Je to typická snaha levice páchat dobro.

Dneska přece je tendence v těch velkých nákupních centrech mít malé obchodní jednotky. Jste někde dvacet roků zpátky, ne dvacet, patnáct let zpátky, kdy byly jenom hypermarkety a nebyly ty malé obchodní jednotky.

Já z toho nejsem nadšený, ale mně vadí ta snaha vnutit svůj názor zákonem. Tak přesvědčujte své odboráře, aby nechodili nakupovat! Ale prostě tohle myslím, že máme zamítnout, nepouštět to dál. To se totiž nedá opravit, to se dá jenom zamítnout.

Ale ekonomický smysl to bezesporu má. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, chci jenom zareagovat na některá předchozí vystoupení ve faktických poznámkách. Taky jsem vyrůstal v té době.

Jestli ukazujeme na to, že nic v těch obchodech nebylo. Samozřejmě, byla větší kupní síla než zboží v obchodech, což Byla větší kupní síla než zboží v obchodech, to je pravda. Zajímavé, že nic nebylo, ale každý, když něco chtěl, tak to sehnal, ale to nechme na jiné.

Až tak daleko jsme to dopracovali. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Opálkovi.

Já bych chtěl pokračovat dál.

Pan poslanec Stanjura dal přednost panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Okamura. Děkuji.

Prostě brát lidem svobodu, jakým způsobem se chtějí v takový okamžik zachovat, je absurdní! To je státní terorismus! To je prostě naprostý nesmysl!

Já jsem zásadně proti.

Ne, já jsem se přihlásil s přednostním právem. To se moc omlouvám, přesto... Pan poslanec Stanjura vám dává přednost.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi.